Tuto pravomoc chcete dát Ministerstvu financí? Já tedy ne. Děkuji za pozornost a hlavně za podporu návrhu.

Prosím pana poslance Bendla a připraví se pan poslanec Hovorka. Omlouvám se, omlouvám se, zapomněl jsem na pana poslance Votavu s faktickou poznámkou. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych se především ohradit proti úvodním slovům pana poslance Farského, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Není pravdou, že na rozpočtovém výboru nedostali slovo zástupci Sdružení pro internetový rozvoj.

Ano, je pravdou, že poté, co se pozměňovací návrhy z pléna vracely do garančního výboru, tak jsem již neumožňoval, tak jako se to děje běžně, vystoupení veřejnosti, protože jsme vyjadřovali pouze stanoviska a o těchto stanoviscích jsme samozřejmě, hlasovali jsme stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům. Já jsem s nimi potom hovořil i jsem jim to vysvětlil, měl jsem je dokonce v kanceláři, kde jsme si některé věci vyjasňovali.

Nebude.

Nedělejte prosím ze všeho Velkého bratra jako v tomto případě. To blokování stránek včetně blokování plateb není výmysl České republiky. Pan ministr tady ukazoval mapku, kde je 18 států Evropské unie, kde se tak děje.

To snad určitě ne. Děkuji. Mám zde ještě tři faktické poznámky pan poslanec Pilný, potom pan poslanec Kalousek a potom pan poslanec Farský. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych jenom říct, že internet je součástí společnosti, která samozřejmě významně ovlivňuje život po všech stránkách. Internet žije do značné míry z reklamy. Je tedy přirozené, že se snaží společnosti, které provozují internet, tohle to nějakým způsobem bránit. A vždycky, když se sáhne na něco na internetu, tak se objeví obrovské bouře, jako omezování svobody na internetu a podobně. Budeme připouštět v rámci svobody na internetu dětskou pornografii a další věci? Pokud porušuje provozovatel zákon, tak samozřejmě musí být v zákoně nějaké opatření, aby to nemohl dělat.

Ale je potřeba tenhle ten proces zahájit. Internet není médium, které v rámci svobody se vymyká všemu.

Ta musí platit i v tom světě virtuálním. Děkuji za pozornost. Prosím pana předsedu Kalouska a po něm pan poslanec Farský. Všechno faktické poznámky.

Jsme, pane poslanče Pilný, za jedno s vámi, prostřednictvím pana předsedajícího, že pokud provozovatel stránek porušuje zákon, musí být zakročeno. A to návrh pana poslance Farského takto navrhuje. To znamená, má to být úředník Ministerstva financí podřízený politickému vedení, anebo to má být nezávislý soud? My jsme přesvědčeni, že nezávislý soud. A panu poslanci Votavovi bych rád prostřednictvím předsedajícího odpověděl, že my neděláme ze všeho Velkého bratra. To je vaše umanutost dosadit Velkého bratra úplně do každého sektoru a do každé situace, kterou projednáváme. A dáváteli jako příklad Německo, promiňte, ale to je trochu rozdíl. Pan poslanec Farský a ještě pan poslanec Chalupa. Pokud projde můj pozměňovací návrh, bude zachována blokace webových stránek, bude zachována blokace bankovních plateb. Jediné, co se změní, je, že o blokaci internetových stránek nebude rozhodovat Ministerstvo financí, ale soud. Myslím, že tam to rozhodování patří. A to je můj pozměňovací návrh, který jsem navrhl. Prosím pana poslance Chalupu a ještě potom pan poslanec Pilný. Děkuju za slovo. Chci upozornit na to, že v podstatě nemáme ani vyřešeno to, jak se budeme chovat na internetu, když se v podstatě vede hybridní válka, nebezpečí terorismu a podobné věci. Takže pokud se tady budeme bavit o internetu a omezování svobody, tak vyzývám i kolegy z opozice, ať se zapojí do diskuse na výboru pro obranu a pro bezpečnost v této problematice, jak třeba budeme řešit toto, protože jsme ve stejném problému, kdy uvidíme, že se něco děje zaměřeno proti bezpečnosti občanů České republiky, a budeme muset do toho internetu zasáhnout a nebudeme moci čekat na rozhodnutí soudu. Pan poslanec Pilný a ještě potom pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu velmi stručný. V internetu řídit něco nezávislým soudem, který rozhodne za půl roku nebo za dva roky, prostě nedává žádný smysl.

Pan poslanec Votava. Děkuji za slovo. Myslím, že pan kolega Pilný mě předešel a řekl v podstatě to, co jsem chtěl říct. Je to rychlost toho rozhodování. Je to správní rozhodování.

Takže soud opomenut není v žádném případě. Pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Kučera. Jsem velmi rád, že tady pan poslanec Votava zmínil institut předběžného opatření. Ta rychlost tady bude zajištěna. Pokud Ministerstvo financí podá k soudu návrh na předběžné opatření, tak může být rozhodnuto ještě ten den. V několika případech jsem jako ministr financí žádal soud o předběžné opatření a dostal jsem to rozhodnutí během hodin. Nikoliv během dnů, týdnů, nebo půl roku, jak tady zaznělo. My vám to nejdřív vlastní zvůlí zařízneme, a když se vám to nelíbí, tak se můžete obrátit na soud. A já si myslím, že takhle se to nedělá. Mámeli pocit, že jste porušili zákon, tak my se obrátíme na soud, aby vám to zastavil.